Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 310. Přihlášeno je 75 poslanců, pro 28, proti 5. Návrh nebyl přijat. Další návrh: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu k urychlenému řešení závislosti příjmů veřejných rozpočtů na zdanění práce. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno je 75, pro 28, proti 5. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. A my tedy budeme hlasovat o tom posledním usnesení, jak ho přednesla paní zpravodajka. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, ještě neodcházejte.

Ptám se, kdo je pro.